Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, když jsem si vyslechl předchozí debatu, tak samozřejmě v ní zaznělo mnoho silných argumentů, smysluplných argumentů. Ale z celé té debaty skoro jako bych měl mít pocit, že se na nás řítí nějaká hrozná pohroma, něco, co tento stát zcela rozvrátí a co znemožní celé jeho fungování. Já bych připomněl v tuto chvíli, co tento návrh v tuto chvíli navrhuje. Navrhuje, aby stát tam, kde utrácí veřejné prostředky vybrané od daňových poplatníků, tak aby v tom případě, že je utrácí prostřednictvím smluvních vztahů, tak tam, kde je to vyšší jak 50tisícová hodnota, aby tyto smlouvy zveřejnil. 50 tisíc je hodně velká částka peněz. Myslím si, že ten limit je zbytečně vysoký, že to spíše bude dělat problémy, než kdyby tam byly všechny smlouvy, že stanovení té hodnoty bude spíš problematické. Ale přesto jde jenom o smlouvy nad 50 tisíc korun. Já bych vás chtěl požádat. Předpokládám, že o jednotlivých pozměňovacích návrzích se poradíte v příštích dvaceti minutách na svých klubech. Já bych vás chtěl požádat o podporu jednoho z mého pohledu důležitého pozměňovacího návrhu i pro tento zákon i pro vás. Co obsahuje? Srovnám to v tuto chvíli s dalším zákonem, který nás za chviličku čeká, a to je elektronická evidence tržeb. Zákon o elektronické evidenci tržeb má navrženo, že bude účinný čtyři měsíce po jeho schválení ve Sněmovně. Možná poslední dohody jsou posunuté na sedm, ale pořád jsme v minimálních měsících.

Ty statisíce daňových poplatníků, po kterých teď chceme, aby naplnili státní rozpočet, budou muset vykonat nějakou činnost. Zákon o registru smluv jde druhou stranou. Říká, že ne že budeme do děravé nádoby přilévat více a více, ale říká pojďme tu nádobu zacelit. A když si stát má uložit povinnost sám sobě, když ti, kteří jsou placeni z veřejných prostředků, mají zveřejňovat ne účtenku za každé lízátko, ale jenom smlouvy nad 50 tisíc, tak na to v komplexním pozměňovacím návrhu vyžaduje nějakých 18 měsíců, rok a půl do plné účinnosti. A nezlobte se, ale mně to přijde skoro až arogantní.

Je to jistě dostatečná doba i vzhledem k tomu, že samotný registr smluv už existuje od roku 2013 na portálu veřejné správy.

Myslím si, že je i zcela rozumný pokus se nejdříve pokusit zacelit děravou nádobu, ze které unikají veřejné prostředky, než se snažit do této nádoby ždímáním živnostníků přilévat více a více. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Pan zpravodaj Novotný za kontrolní výbor předpokládám také nemá zájem. A pan poslanec Petrů také nemá zájem. V tom případě to jediné, co je před námi, je hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Vzhledem k tomu, že jsem registroval žádost klubu TOP 09, tak nenechám ani navrhnout proceduru, protože předpokládám, že to taky možná bude probíráno na klubech, a v této chvíli přeruším jednání Sněmovny. Pardon, tak ještě něco jiného. Prosím pan poslanec Klán. Je tam návrh na zamítnutí zákona. Jenom otázka.